Vážený pane ministře, minulý týden jsem vás interpelovala ohledně problematiky dotačních podvodů. Na odpověď vypracovanou úředníky Ministerstva financí si tedy ještě nějaký ten pátek počkám, ale už dnes bych se chtěla zeptat na problém, který s tímto tématem úzce souvisí.